Předkládá se sem opět další předstírání řešení problému, který ale tím problémem není. Ten problém je v politické kultuře, která tady probíhá, a v předstírání jakési práce a jakéhosi řešení právě předkládáním takovýchto nesmyslných a zbytečných zákonů.

Ano, pane předsedo. Nyní se přihlásil s faktickou poznámkou pan předseda Faltýnek. Jsme v rozpravě, faktické poznámky mají přednost. Prosím, máte slovo.

Faktické poznámky. Pan předseda Bělobrádek, pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Již jsem pouze emeritním předsedou. Je to skutečně zvyk, pane poslanče.

A také bych chtěl říct, že žádný demokratických klub neexistuje, a poprosil bych zástupce koalice, včetně jejich podporovatelů, aby si to konečně uvědomili. Demokratický klub neexistuje. Děkuji. Pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo. Pan předseda Faltýnek zcela jistě ví, že Demokratický blok existoval asi tak dva týdny.

Za prvé. Já jsem to včera nazval mistrným aktem ministerstva propagandy, směsicí pravd, faktů, polopravd a lží.

Za prvé, mnozí poslouchají projevy jinde než tady. Nejsme jediní, dělají to i vládní poslanci, to není vůbec důležité.

A řekl jsem včera, já to zopakuji a neříkám to rád: Jsem přesvědčen, že jste nedorostl do role třetího největšího ústavního činitele. A zažil jsem jiné předsedy Sněmovny, když jsem byl v opozici. Ti se k nám chovali jinak. Ne že by souhlasili s našimi návrhy. Taky hlasovali proti, to je naprosto v pořádku. Takové ty hrátky, kolik tady sedělo, když mluvila paní ministryně... Já nevím. A není to důležité. My nejsme podřízeni vládě. Jaké prosil! Děkuji. Pan předseda Vondráček s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

Když předsedající dostane návrh na mimořádnou schůzi, musí ji svolat do deseti dnů, a každý poslanec má právo mít pět dnů předem pozvánku. Mně zbývá pět dnů. To není mnoho.

Kdy chcete tu schůzi?

Já říkám ve čtvrtek jsou interpelace.

Neměl problém. Zeptal jsem se nemá s tím problém. A pak jsem to řekl panu Faltýnkovi.

A neřekl jsem to ani novinářům včera.

Já vás moc prosím. Zase byla velice věcná a konstruktivní debata v rámci té pracovní skupiny. Prostě to je demokratická diskuse. Pan předseda Kalousek s faktickou poznámkou, pak pan poslanec Svoboda a předseda Stanjura, faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Děkuji. Prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Faltýnku, prosím, nesnažte se vyvolat nepravdivý dojem, že tady snad proběhla včera nějaká parlamentní diskuse, na jejímž konci ministryně financí odpovídala na dotazy, jak jste řekl. Nic takového tady nebylo. Tady totiž žádná diskuse neproběhla.

Nic takového se tu nestalo.

Ale prostě ta diskuse neproběhla. Nic takového se nestalo. Děkuji, pane předsedo. Pan poslanec Svoboda, po něm pan předseda Stanjura a pan poslanec Bělobrádek.